Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ušetřím váš čas, shrnu jenom to opravdu podstatné. Jak víte, tento vládní návrh byl již tedy projednáván. Byl také přikázán zahraničnímu výboru.

Odvolání těchto výhrad opět umožňuje skutečnost, že zde již máme novou právní úpravu obsaženou v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci. Takže já se odvolávám i na to, co zde bylo řečeno, co zahraniční výbor doporučil.

Prosím vás proto o pozitivní posouzení tohoto vládního návrhu. Já děkuji paní ministryni a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 68/1.

Děkuji panu poslanci. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Přikročíme k hlasování o návrhu usnesení navrženého zahraničním výborem. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Končím tedy druhé čtení této mezinárodní smlouvy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Kazachstán je republika v rámci bývalého sovětského satelitu.